Děkuji. Zeptám se ano, pan zpravodaj se hlásí do podrobné rozpravy. Děkuji za slovo. Já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který byl vložen do systému jako sněmovní dokument 2823

To je obdobně, jako jsou vyňaty běžné rozpočty, kde je toto ošetřeno zákonem o rozpočtových pravidlech. Moc výkonná by neměla být nadána ve vztahu k moci zákonodárné takovými oprávněními. Ano, také děkuji. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu končím.

Ano, prosím pan ministr. Děkuji, pane předsedající.

To nikdo neudělal 25 let. 25 let tady nikdo nezmapoval majetek státu.

Nebo JAS, národní podnik Gottwaldov, vlastní stále nemovitosti. Nebo národní podnik Gramofonové závody.

Samozřejmě, když jsme dražili tu nemovitost, tak jsem se ptal paní Arajmu, proč na to potřebujeme cizí firmu dražitele. Ušetříme. Naši zaměstnanci to budou dražit.

Budeme k tomu pozitivní. Děkuji. To bylo závěrečné slovo pana ministra.